Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 123. Přihlášeno 169 přítomných, pro 4, proti 144. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji. Jde o návrhy pana kolegy Farského společně jedním hlasováním. Stanovisko garančního výboru: nedoporučuje. Taktéž pan kolega Farský. Stanovisko výboru: nedoporučuje. Stanovisko navrhovatele?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko garančního výboru: nedoporučuje. Stanovisko navrhovatele?

Proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji. Stanovisko garančního výboru: nedoporučuje. Stanovisko výboru? Stanovisko navrhovatele?

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 126. Přihlášeno 169 přítomných, pro 13, proti 120. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh Děkuji. Pan navrhovatel?

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 127. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Děkuji.

Stanovisko výboru je: nedoporučuje. Stanovisko navrhovatele?

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji. Stanovisko navrhovatele?

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 129. Přihlášeno 170 přítomných, pro 43, proti 106. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko výboru: nedoporučuje. Stanovisko navrhovatele?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji. Stanovisko navrhovatele?

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 131. Přihlášeno 170 přítomných, pro 47, proti 110. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Stanovisko garančního výboru: nedoporučuje. Stanovisko navrhovatele?

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 132. Přihlášeno 170 přítomných, pro 37, proti 94. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji. Společně jedním hlasováním. Stanovisko navrhovatele?

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 133. Přihlášeno 171 přítomných, pro 39, proti 96. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko výboru: nedoporučuje. Stanovisko navrhovatele?

Proti? Hlasování končím. Přihlášeno 171 přítomných, pro 76, proti 66.